Tak jak to tady říkal Zbyněk Stanjura, jestli tedy neudělat nějakou změnu v tom, které komunikace, možná i některé jedničky, mají patřit krajům.

I za těch osm let vládnutí komunistů a sociálních demokratů ve Středočeském kraji se ukazuje, že opravdu je tento systém nejlevnější, nejefektivnější a je možná dohoda s Ministerstvem dopravy na to, aby se soutěžilo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendlovi. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Dělají to především kolegové, ať se nezlobí, ze sociální demokracie. První memorandum, které uzavřela, musím říct, úřednická vláda s kraji, bylo o financování Českých drah, o příspěvku státu.

Já si myslím ano, klidně tak může být, ale horizont deseti let překračuje volební období kterékoli vlády.

Kde je nějaká debata o organizování veřejné dopravy? My si to těmi memorandy prostě zavíráme. Já to můžu respektovat, pokud by to bylo v zákoně. Dobře, je to na deset let, projednala to Sněmovna, prošlo to řádným legislativním procesem, připomínková místa, každý k tomu něco řekl. A výsledek může být stejný, ale z mého pohledu chápání výkonu veřejné správy je to mnohem silnější než memorandum. A dneska máme druhé memorandum. Možná jsou další. A zase v oblasti dopravy. A co? Tak tady ten zákon, tak ho hledáme.

Ale to není přece argument, navíc, když jsme měsíc po volbách. Já bych klidně počkal na novou Asociaci krajů, jestli to skutečně chtějí. Opravdu ty kraje mají volné kapacity? Proč kraje chtějí příspěvky od státu na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy a současně říkají milý státe, my budeme pro tebe dělat správu a údržbu i silnic první třídy. To nějak nejde dohromady, tato dvě tvrzení. Každé z nich má logiku, ale dohromady to logiku už úplně nedává.

Nikdo z těch podporovatelů vlastně zatím nevyloučil, že už to dneska mohou dělat, pokud se to vysoutěží.

Tu diskriminaci chystáme.

Druhá možnost je kraj.

Takže tam ten důvod skutečně nevidím, proč říkáme buď podle zákona o veřejných zakázkách, anebo přímo kraj. To bych prosil vysvětlit.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pánů navrhovatelů, případně pana zpravodaje? Není tomu tak. Přivolám naše kolegy z předsálí. Eviduji návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který podal pan předseda Stanjura.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, tak jak jej předložil pan předseda Stanjura. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jiný garanční výbor? Děkuji, přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Je to hlasování 167.

Má někdo návrh na přikázání? Pan poslanec Bendl.

Pardon, omlouvám se. Veřejnou správu a regionální rozvoj?

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem nezareagoval dostatečně rychle a chtěl jsem jenom odpovědět panu předsedovi klubu Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího, že tak jak mluvil o těch memorandech, memorandum, nebo spíše dohodu nebo smlouvu s kraji o profinancování železniční dopravy nebo příspěvku neznamená, že bychom podporovali jenom České dráhy. To je prostě příspěvek krajům a kraje mají ve svých rukou, jak dále s tímto příspěvkem budou hospodařit. Takže to není postaveno tak, že jsou to peníze pro České dráhy.